Z pověření vlády tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Děkuji, pane předsedo.

Předkládaná návrh zákona v části první upravuje postup pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, základní náležitostí žádostí a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Dále obsah o zveřejňování záměru územně samosprávného celku poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na účel stanovený poskytovatelem. Dále povinnost zveřejňovat smlouvy o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí nad 10 000 korun na portálu veřejné správy. Dále orgány příslušné k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomocí, to znamená krajské úřady a Ministerstvo financí.

Toto ustanovení má umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů. Dále částku tisíc korun, do které nebude odvod za porušení rozpočtové kázně ukládán, což má rovněž umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů. Dále možnost zjednodušeného vykazování některých výdajů paušální částkou, uložení nižšího odvodu za porušení méně závažné povinnosti pevnou částkou nebo procentem nebo v rámci procentního rozmezí, sčítání odvodů za porušení méně závažných povinnosti, nestanovíli smlouva jinak, a uložení odvodu za porušení pravidel pro zadávání zakázek ve výši nejzávažnějšího porušení, nestanovíli poskytoval dotace jinak. Některým zásadním připomínkám uplatněným k návrhu zákona některými kraji a Svazem měst a obcí nebylo vyhověno, například požadavku, aby doba, po kterou je třeba zveřejněný záměr poskytnout peněžní prostředky z územního rozpočtu byla kratší než navržených 90 dnů, nebo návrhu, aby místo zveřejnění celých smluv byly zveřejňovány pouze nezbytné informace.

Dále ke zvýšení hranice pro zveřejňování smluv až od 50 000 korun. Řada zásadních připomínek však byla nad rámec této novely zákona. Úprava poskytování dotací vyvolala potřebu některých úprav i v zákonech o obcích a krajích a o hlavním městě Praze.